O té separaci těch věcí, které byly jenom vyvolány rekodifikací, mluvil pan předseda. To je přesně tak, jak říkal, já to potvrzuji. Bylo by ohromným hazardem zkoušet za dva týdny vyseparovat z té obrovské normy, která prošla připomínkovým řízením, všemi možnými zpětnými vazbami, vypreparovat na koleně, byť by to udělala vládní legislativa, jenom ty. Bylo by to původně tak správně, ale v době, kdy se odehrávaly ty věci v řádu dnů a týdnů, se už to prostě poctivě a správnou výrobní praxí udělat nedalo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. To byl pan premiér. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Otevírám rozpravu podrobnou, kde mám jednu přihlášku. Pan poslanec Tejc dává přednost paní poslankyni Válkové, v tom případě má slovo paní poslankyně Válková. A teď vážně. Velmi ráda bych vás seznámila s návrhem, o kterém jsem hovořila v úvodním vystoupení, a totiž s takovým vyjádřením našeho rozpoložení, se kterým přijímáme, nebo nepřijímáme zákonné opatření, o kterém jsme nyní debatovali. A já se domnívám, že je velmi provázané, i logicky, právě s účinností nového občanského zákoníku, čili není to náhodné, že prohlášení, které navrhuji, aby bylo přijato jako doprovodné usnesení, začíná právě tímto problémem.

Odložení účinnosti občanského zákoníku a souvisejících předpisů před plánovaným nabytím jejich účinnosti již však neumožňuje ani mimořádně zkrácený legislativní proces.

Děkuji. Slovo má kolega Tejc. Já bych tedy doplnil druhou část usnesení, o kterém bychom mohli hlasovat: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby na základě vyhodnocení zkušeností z praxe provedla analýzu nového občanského zákoníku a na základě takto získaných výsledků navrhla novelu zákona odstraňující jeho nejvážnější problémy, nedostatky a nejasnosti, a to nejpozději do konce roku 2014. A dále žádá budoucí vládu ČR, aby po projednání s představiteli justice přijala urychleně změny jak v oblasti organizační, tak v oblasti legislativní s cílem odstranit překážky bránící řádné aplikaci občanského zákoníku v praxi. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já tady zopakuji řečené v podrobné. To znamená, návrh byl: přerušení projednávání bodu, žádat vládu, aby předložila Sněmovně návrh na odložení účinnosti zákona o jeden rok, a to přerušení by bylo do doby projednání tohoto vládního návrhu. Také poprosím, jestli by to bylo možné.

Zeptám se na závěrečná slova.

Dámy a pánové, prosím, usaďte se na svá místa.

Poprosím vás, abyste se trošku ztišili, a budeme pokračovat následovně. Závěrečná slova o ně zájem nebyl. A kolega Dolejš v podrobné rozpravě navrhl, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a abychom požádali vládu o předložení návrhu na odklad účinnosti legislativních norem o jeden rok. Tak toto já chápu jako procedurální hlasování, protože se jedná o přerušení projednávání, a nechám tedy o tom hlasovat v tento moment. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Tejce. Kolegu Tejce odmazávám.

Je jasné, o čem hlasujeme? Pokud ano, zahájím hlasování. Poprosím pana premiéra o stanovisko.